Současně ale obhájci EET říkají, že hlavním cílem je zvýšit tržby, tudíž zvýšit výkon ekonomiky ve sledovaných odvětvích.

Bude tady argument, že druhá vlna byla jenom od března a že leden, únor tam není. Ano, to je relevantní argument.

Tento údaj bohužel k dispozici nemám, takže s ním pracovat nemohu a pracuji pouze s těmi čísly. To je takové zvláštní.

Když si vzpomenete na debatu o těch číslech, tak tady ještě je přínos kontrolního hlášení.

Uslyším různá čísla, opět se to v té analýze neuvádí. No, pravděpodobně nula, nebo možná minus.

Tato čísla jasně ukazují, že pravdu máme my.

Já to skutečně nevím. Jediný, kdo to je schopen zjistit, je Ministerstvo financí, Finanční správa ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Ale ani to své tvrzení nejsme schopni, díky tomu, že za námi nestojí armáda úředníků, nemáme k dispozici ani data, ani agregovaná data, nemůžeme ty úkoly zadat, nejsme to schopni seriózně posoudit. Ale podle mě z té analýzy to úplně stejně není schopno seriózně posoudit Ministerstvo financí.

To si vymyslíte a vynásobíte a máte výsledek.

Myslím, že se shodneme, že to není nejšťastnější metodika. Já to tedy za nejšťastnější metodiku nepovažuji.

Každý si vezme číslo, které se mu hodí do politické argumentace. Vláda přesto, že není kvalitní analýza dopadu první a druhé vlny, přichází s nápadem, návrhem opakovaným na zavedení třetí a čtvrté vlny. Ústavní soud neodložil účinnost třetí a čtvrté vlny. Neodložil. Ústavní soud nemá kompetenci odložit účinnost části nebo celého zákona. Tak jenom abychom nemátli pojmy, že někdo něco odložil.

Můj druhý konkrétní dotaz je na počty podnikatelů zapojených v první a druhé vlně a odhady pro třetí a čtvrtou vlnu.

Když se ale podíváte na odhad, kolik podnikatelských subjektů se zapojí do druhé vlny EET, a pak zjistíte, kolik se zapojilo reálně, tak zjistíte dramatický rozdíl, dramaticky nižší počet.